Za mě to jsou lži, je to lež, protože včera jsme vysvětlovali, jak to doopravdy je.

A večer jsme si navíc mohli přečíst tweety některých vládních činitelů k těm raketám, které spadly v Polsku.

Tak ještě jednou pro ty ze STANu, kteří to nepochopili: datové schránky, které hnutí ANO včera zavetovalo, se netýkají každé fyzické osoby nevím, jestli rozumíte slovu každé ale pouze fyzických osob, včetně seniorů, kteří již se státem aktivně komunikují elektronickým způsobem a prokazují se elektronickou identitou. Tak vás moc prosím, nelžete, nedezinformujte a nestrašte lidi. Co se týče agentury, jak jsem zmínil, nebudu už se zde opakovat, nicméně chci jenom krátce říct: schvalujeme agenturu, nebo respektive vy schvalujete agenturu, kde ředitel agentury oproti třeba NSA nemusí mít magisterské vzdělání nebo respektive vysokoškolské. Podle mě jeden z těchto lidí bude ředitelem, protože nepotřebuje mít magisterské nebo vysokoškolské vzdělání, a je to dohoda.

Nealkoholické. Dále schvalujete agenturu, kde samotní zaměstnanci vnitra se obávají toho přechodu, nesouhlasí s ním a to vyjadřují prostřednictvím svých odborů. Některé zaměstnance vnitra do agentury ani nelze přesunout, protože jsou placeni Evropskou unií na konkrétní projekt, takže to bude komplikované. Schvalujeme agenturu, kde nevíme, zda vůbec půjde zadávat veřejné zakázky mluvili jsme o tom včera při tisku o zadávání veřejných zakázek což může být ohrožující i pro fungování například Policie České republiky.

Schvalujeme agenturu, kde chybí a teď se možná zmýlím buď 120, nebo 180 lidí, kteří mají být nabráni. Víme, jak je těžké najít odborníky v IT do státní správy, a schvalujeme agenturu, kde roční provoz bude přes 250 milionů korun. Určitě mohu říct, že i zákon jako celek nepodpořím.

Děkuji, ještě načtu v mezičase došlou omluvu.

Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážení členové vlády, milé kolegyně a kolegové, původně jsem přišel pouze stáhnout svůj pozměňovací návrh, což tak činím. Já tady dnes nebudu reagovat na svého předřečníka, pana poslance Králíčka, věřím, že na to budeme mít ještě prostoru dost. Každopádně faktem je, že včera bylo zavetováno projednávání zákona, který mohl být schválen v prvním čtení, a to, co jsme napsali na sociálních sítích, za tím si stojíme a děkujeme tímto za propagaci. Děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty. Já bych reagoval na pana poslance Letochu. Ano, mohlo to být schváleno v prvním čtení, kdybyste nebyli tak arogantní, předložili nám to dřív třeba i na výbor nebo na podvýbor a proběhla o tom nějaká diskuse.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já bych určitě také zareagovala na to, co se tady včera stalo ohledně zřízení datových schránek pro fyzické osoby. Ráda bych řekla, že návrh, který předložila vládní koalice, potažmo pan ministr vnitra, tak on přišel s tím, že se nebudou zřizovat datové schránky pro fyzické osoby, respektive zrušil toto, co by mělo Ministerstvo vnitra pro občany dělat.

Takže také považuji toto za velmi nefér, protože včera, když za mnou přišel předseda poslaneckého klubu hnutí STAN, my jsme to jasně vysvětlili. Řekli jsme, že zkrácení lhůt prakticky ta lhůta se zkrátila na jeden den, dneska už k tomu bude zasedat výbor pro veřejnou správu.

Víte, že včera se tady zároveň projednával zákon o veřejných zakázkách, kde se už otevřela debata o zřízení Digitální a informační agentury, která je prakticky spjatá i s datovými schránkami, protože datové schránky a další systémy veřejné správy přejdou pod Digitální a informační agenturu. Určitě všichni poslanci dostali řadu dopisů od odborové organizace Ministerstva vnitra, která s tím nesouhlasí. To je moje otázka na pana ministra pro místní rozvoj.